Děkuji za pozornost. Také vám děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, já si nejdříve, a byla jsem velmi trpělivá přes faktické připomínky, dovolím na některé zareagovat a potom budu trošku obecnější, protože jsme v prvním čtení.

Nejdříve tedy prostřednictvím pana předsedajícího přece jenom repliky na to, co tady zaznělo především od představitelů pravice, tedy ODS a TOP 09. Víte, já jsem asi byla hodně naivní, když jsem si myslela, že společnost, stát by měl děti podporovat všemi způsoby, kterými to jde, protože chceli společnost přežít, tak prostě bez dětí to nejde. A teď tady poslouchám všechno jiné, milion šest výhrad, proč se o děti vlastně nemáme postarat.

No samozřejmě, jenomže než toto asi vyřešíme, a nevím, proč to tedy řešeno ještě nebylo, tak ty děti vyrostou. A ty děti jedí teď, ty děti potřebují podpořit ve své zájmové činnosti.

To jsou skutečně příběhy, které jsou velmi a velmi smutné.

Tu my odmítáme také teď mluvím za sociální demokracii. Proto je to náhradní výživné, proto to v našem poslaneckém návrhu bylo zálohované výživné, protože je to postaveno i v tomto vládním návrhu, jak to bylo v tom poslaneckém, tak, že stát se postará o dítě, stát za toho dlužníka dítěti peníze poskytne, aby děti nestrádaly, ale pak si to vymůže.

A to je ten vtip, to je to podstatné.

Ale skutečně je to tak, že jakmile se to stane dluhem vůči státu, bude to jinak.

Takže představitelky Klubu samoživitelek říkají, že jestliže je tam uloženo výživné, tak ten povinný rodič na to prostě má. A stát by se měl snažit, aby také děti ty peníze dostaly, a musí je dostat hned.

Velmi, velmi vás prosím, pusťme tento návrh přes první čtení, pusťme ho do druhého čtení, určitě jsme schopni, jsme ochotni se bavit o tom, aby byl co nejefektivnější, aby byl co nejlepší.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně tento návrh si vyžaduje určitě širší diskusi, kterou očekávám jak na výboru pro sociální politiku, tak i dále na plénu Poslanecké sněmovny, pokud bude návrh poslán do druhého čtení.

A pak ještě pár slov k prevenci.